Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Kubíčka. Děkuji za slovo, pane předsedající. V každém případě jsem velmi rád, a je to poprvé, že tady zaznívá i zodpovědnost za spáchání činů, které jsou ovlivněny tímto malým množstvím alkoholu.

Pojďme vychovávat lidi k samostatnosti a zodpovědnosti Děkuji. Děkuji.

Dobré dopoledne. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážení ministři. Já bych teď vystoupil jako poslanec, byť jsem zpravodajem tohoto bodu. Můj názor je dost podobný tomu, co už zaznělo. Nechci opakovat, nicméně opravdu ten zákon je... nebo se jedná o určená místa.

Padlo tady, že bychom měli vychovávat občany. Myslím, že v tom možná stát trošku...

To si myslím, že je chyba. Já jsem nějakou dobu pracoval v zahraničí, konkrétně například v Německu, a tam vymahatelnost práva je velmi vysoká.

A nevadí, jestli jste to nezpůsobil...

Děkuji za pozornost. Ano, děkuji. S faktickou poznámkou je již potřetí přihlášen pan poslanec Nacher.

Už dneska je to tak, že lidé si dají pivo a někteří opravdu visí z lodi, někteří nejsou schopni šlapat na kole už dnes, kdy je nulová tolerance.

A i přesto to některým těm lidem za to stojí, takže pro ty to nebude žádná změna. Bude to změna pro ty, kteří mají obavy a kteří by si opravdu dali právě jedno pivo nebo jedno víno.

Vaše vystoupení vyvolalo další faktickou poznámku, a sice pana ministra Válka. Pane ministře, vaše dvě minuty. Děkuji. Jenom bych chtěl podtrhnout jednu věc.

Chtěl bych tady připomenout nulovou toleranci alkoholu pro mladší 18 let a tam máme velké rezervy v jejím vymáhání, v jejím dodržování.

To si myslím, že je racionální přístup k boji se závislostmi. Děkuji.